Konkrétně se jedná o zajištění přiměřeného a účinného vymáhání předmětného nařízení a určení dozorového orgánu, v tomto případě Český telekomunikační úřad.

Vzhledem ke konci volebního období však nebyl legislativní proces dokončen. Oproti zmíněnému předchozímu návrhu došlo pouze k formální úpravě části důvodové zprávy týkající se upozornění dozorového orgánu, která se při minulém projednávání ukázala jako zavádějící. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, chtěl bych vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona, a to ze dvou důvodů.

Druhým důvodem je, že jde pouze o technickou novelu, která má zajistit přiměřené a účinné vymáhání předmětného nařízení. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře, za uvedení návrhu, a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Marek Novák. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, jak už řekl pan ministr, návrh novely zákona je předkládán z důvodu adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb, kterým se stanoví vymezení obchodních vztahů mezi poskytovateli internetových služeb a podnikatelskými uživateli jejich služeb. Cílem je doplnit do zákona ustanovení o vymáhání, dále doplnit dozorový orgán a napravit právní úpravu přestupků. Ministerstvo průmyslu a obchodu zde navrhuje určení Českého telekomunikačního úřadu jako dozorového orgánu nad dodržováním nařízení, který bude zároveň projednávat a vymáhat přestupky. Je doplněn institut upozornění na porušení nařízení, který má v méně závažných případech předcházet řízení o přestupku. Je stanoven výčet porušení povinností stanovených nařízením, jimiž se poskytovatel online služeb a poskytovatel internetového vyhledávače dopustí přestupku. Je stanovena horní hranice výše pokuty v případě porušení povinnosti plynoucí z přímo použitelného předpisu Evropské unie. Maximální výše pokuty za přestupek je stanovena jednotně hranicí 10 milionů korun. Nově se dále stanovuje možnost uložit za přestupek společně s pokutou správní trest v podobě zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Vzhledem k technické povaze novely a naléhavosti zapracování předpisů Evropské unie do českého právního řádu je výjimečně navržena účinnost zákona 15. dnem po jeho vyhlášení a navrženo projednávání návrhu zákona tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 jednacího řádu. K tomuto následně vystoupím v obecné rozpravě, do které se, paní předsedkyně, následně přihlásím. Děkuji. Nyní obecnou rozpravu otevírám. Přihlásil se do ní nejdříve pan poslanec Kolovratník a pak pan poslanec a zároveň zpravodaj Novák. Nicméně nejdříve poprosím o vystoupení pana poslance Kolovratníka, který už je řádně přihlášen, a eviduji ještě přihlášku s přednostním právem paní předsedkyně Schillerové. Tak prosím, paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat.

Děkuji vám. Ano, děkuji. Eviduji tuto námitku. Nyní už přihlášený do rozpravy pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo.

Připomenu, že novela, ta implementace evropského práva, kterou tady máme, která je otevřena, tak dopracovává nebo reaguje na nařízení Evropské komise, které chce řešit hlavně dva aspekty nebo přesně tři aspekty. Za prvé vytvořit férovější podnikatelské prostředí pro menší podnikatelské subjekty, které získávají přístup ke spotřebitelům prostřednictvím poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb, za druhé chce zajistit účinnější možnost nápravy a řešení sporů ve vztazích mezi poskytovateli těchto služeb a podnikatelskými uživateli těch služeb a do třetice chce vytvořit takové velmi pozitivní předvídatelné a inovativní prostředí na úrovni Evropské unie pro regulaci poskytovatelů těchto internetových služeb. Takže to je to, co říkal pan ministr, co představil pan zpravodaj, co je nosičem nebo základní materií té novely.

Jak jsem řekl, Úřad pro ochranu osobních údajů mimo jiné, mimo veškerých hlavních agend, které asi všichni více nebo méně známe, se zabývá právě i dozorem nad takzvaným rozesíláním obchodních sdělení, a právě pravidla tady těch obchodních sdělení jsou regulována tímto dnes projednávaným zákonem 480 z roku 2004. Bližší pozornost naši, předkladatelů a vás poslanců, si zaslouží dva body.